Tu dobu, kdy jsme se zpovídali cizí mocnosti, si musíme dobře pamatovat. Ale jsme jinde. Jsme demokratický stát, jsme hrdý stát, hájíme svá práva... My se tam nevracíme, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. A jestli se tam vracíme já jsem přesvědčený, že se tam nevracíme. A já za tu debatu jsem rád. Já jsem na ni připraven. Nyní pan kolega Kalousek a připraví se pan ministr Herman. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný.

Ne, není to pravda. Žádný takový dopis jsem nenapsal, nikdy by mě to ani nenapadlo, žádný takový dopis neexistuje.

Prostě pravda to není.

Ona to totiž z bezpečnostního hlediska opravdu zvládla.

Tenkrát to policie také zvládla a bezpečí občanů bylo zachováno.

A teď to policie také zvládla, akorát že se přitom příliš nehledělo na práva občanů demokratické České republiky.

Pouze vy ji chráníte před jakoukoli kritikou, což je pochopitelné. My se snažíme ji chránit před politickým vedením, které je nabádá, aby nerespektovali práva občanů České republiky. To si ta policie nezaslouží, protože ve svém důsledku to sníží její prestiž.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já skutečně s velkým zájmem a pozorností naslouchám této debatě, protože to pokládám za velmi důležité téma. Proto jsme ji také podpořili a podpoříme i hlasování o jejím programu, aby se mohli vyjádřit či vyslovit v co nejširší možné míře, pokud nám to čas dovolí, i ostatní kolegové a kolegyně. Čínská návštěva se týká mnoha rozměrů. Já se tady nechci dotýkat toho rozměru ekonomického, ale spíše rozměru etického a lidskoprávního, protože tím se zabývám skutečně dlouhá léta a mám mnoho kontaktů, zase dlouhá léta, s členy hnutí Falun Gong v Číně.

Od těchto lidí jsem si nechal podat velmi konkrétní zprávy, jakým způsobem probíhala shromáždění, kterých se zúčastnili.

Jak víte, tak jsem před několika lety sám pracoval na Policejním prezídiu a dodnes se s řadou lidí dobře znám. Protože jsem měl řadu otázek a i v rámci klubu KDUČSL jsme byli znepokojeni některými věcmi, tak jsem i na vládě požádal pana ministra vnitra o to, aby se vyjádřil k těm věcem. A já tedy vítám i to, že ta zpráva, kterou jsme dostali na tuto mimořádnou schůzi, není závěrečná. Je tam jednoznačně napsáno, že byla zjištěna určitá pochybení a že prověřování Generální inspekcí bezpečnostních sborů probíhá, což je jistě dobře, a chápu, že to není proces jednoduchý. Já jsem přesvědčený, že Policie České republiky generelně zvládla velmi nelehkou bezpečnostní situaci. Já jsem sám měl možnost se seznámit s některými detaily na základě rozhovorů, které jsem vedl. Ale jsou tady určité otazníky, které žádají vysvětlení. A je dobře, že i na půdě Poslanecké sněmovny o to máme zájem.

Věřím, že tyto věci skutečně prošetřeny budou. To znamená, že je třeba se tím zabývat, je třeba ten prostor dát, je třeba se nebát otevřených otázek, držet je na věcné rovině.

Jsem rád, že zde na půdě demokratického parlamentu i na půdě naší vlády toto nikdo nezpochybňuje. Děkuji vám. Děkuji panu ministru Hermanovi.

Já jenom krátkou reakci na vystoupení pana ministra vnitra. Já samozřejmě rozumím tomu, že ministr vnitra hájí policii, to je v pořádku. Ale musím říct, že my jsme se neptali jenom na to.

Já jsem sám připustil, že bezpečnostní situace byla třeba jiná než v minulosti, a sám jsem uváděl příklady, kdy postup policie a teď se ptejme, na čí rozkaz nebo z jakého pověření směřoval k projevům občanského názoru, které nemohly představovat bezpečnostní hrozbu. Odkud přišlo to zadání?